Dále bych chtěl zdůraznit, že z právního hlediska jsou všechny navrhované zahraniční operace v souladu s mezinárodním právem a nezačínáme žádnou novou operaci. Navrhovaný rozsah působení v zahraničních operacích je výrazem ochoty a připravenosti České republiky nadále aktivně přispívat k zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

Na závěr mi dovolte, vážené poslankyně, vážení poslanci, vás požádat o podporu tomuto návrhu a o schválení mandátu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministru obrany, ale abychom mohli dál pokračovat, měli bychom zde mít ministra zahraničních věcí, kterého zde nemáme. Mohu dát slovo paní zpravodajce.

Takže si myslím, že moje zpravodajská zpráva, a jsem přihlášena nejenom po své zpravodajské zprávě jako poslankyně, ale budu vám sdělovat stanovisko i za klub ODS, tak myslím, že přesně to je to časové kvorum, které vyčerpám.

Já tomu rozumím a takto to uděláme.

Takže jestli dovolíte, tak zahájím zpravodajskou zprávou. Jak už tady říkal pan ministr obrany, návrh na vyslání vojáků do zahraničních operací, tzv. velký mandát, je nám předkládán pravidelně ve dvouletých intervalech. V tomto volebním období jej projednáváme podruhé. Jako předsedkyně výboru pro obranu a jako zpravodajka tohoto bodu jsem ráda, že předložení tohoto materiálu předcházelo několik jednání ať již na půdě výboru pro obranu, nebo také na Ministerstvu zahraničních věcí. To je i důvod, proč si myslím, že by tady měl být pan ministr Petříček, protože on se i toho společného setkání obou komor poslanců a senátorů z výboru pro obranu, bezpečnost a zahraniční věci zúčastnil.

Chtěla bych v tomto poděkovat jak Ministerstvu obrany, tak Ministerstvu zahraničních věcí za poctivý přístup. Nebudu zde již detailně hovořit o obsahu materiálu, který zde podrobně představil pan ministr obrany. Stejnou míru zapojení lze předpokládat v Mali a v Pobaltí, kde se také naše vzdušné síly znovu na šest měsíců zapojí do ochrany vzdušného prostoru.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna 1. působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany: